Děkuji panu ministrovi.

Prosím, paní poslankyně.

To vůbec neznamená, že jsou automaticky vyviněny, pokud se tedy prokáže, že to úsilí nevyvinuly. Takže je to na vás, tedy resp. na nás všech, jak rozhodneme.

Takže já, pokud za sebe mohu hovořit, budu podporovat tu parlamentní verzi. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce Marii Benešové. Ptám se, jestli má zájem pan zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec František Laudát. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Co se týká hospodářského výboru, tak tam to dopadlo, jak to dopadlo, což jsem tady sdělil při prvním projednávání. Z Parlamentu do Sněmovny na jedné straně pod pláštíkem toho, že chcete bojovat proti korupci, ale víceméně je to šikanózní zákon, kterým pan ministr Pelikán rozšířil spektrum, z čeho můžou být obviněny firmy, tak jste to poslali s tím, že to zároveň vzhledem k tomu, že tady se to několika jedinců výrazně dotýká, kdo že má problém s tímto zákonem, tak jste to fakticky vykastrovali a jediné, co z toho teď bude, je, že bude existovat pomluva právnickými osobami mezi sebou.

Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Miroslav Antl. Prosím, pane senátore, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, jak už tady bylo konstatováno, Senát se rozhodl vrátit předmětný zákon znovu do dolní komory českého Parlamentu právě z těch dvou důvodů, které zde konstatoval i vážený pan ministr spravedlnosti.

Zabývali jsme se pěti pozměňovacími návrhy, nakonec jsme přijali dva. Ten jeden z pěti, který jsme nepřijali, se týkal trestného činu pomluvy. Včera jsem se zúčastnil 90´ ČT24 a připadal jsem si jako pachatel, protože média podávají ten zákon jako popírání svobody slova, a to, že vlastně připouštíme trestnost pomluvy i právnických osob.

Já osobně si dost dobře dovedu představit případ, který by nastat mohl, a to i z pohledu trestní odpovědnosti právnické osoby. Jsem přesvědčen, že principiálně takovýto případ není vyloučen. Navíc pohlédnemeli na trestný čin, resp. přečin pomluvy, a podívámeli se do § 144 trestního zákoníku, tak v druhém odstavci už najdeme zločinnou, v uvozovkách zločinnou, trestní sazbu, to znamená osmiletou trestní sazbu, pokud je tento trestný čin spáchán ve vztahu k dítěti nebo těhotné ženě. A třetí odstavec dokonce určuje z hlediska bipartice kvalifikaci jako zvlášť závažný zločin, to znamená pět až dvanáct let trestu odnětí svobody.

Dovolil bych si konstatovat, že takovéto ustanovení jde proti záměru vlády zpřísnit trestní postih právnických osob, protože tento trestní postih nejen nabourává, ale myslím si, že popírá smysl trestního postihu právnických osob. Odkazuji znovu na odůvodnění, které máte před sebou. Jsem přesvědčen po konzultacích s orgány činnými v trestním řízení, že vytvoření takzvaných trestněprávních firemních programů, to znamená jakýsi protikorupční kodex či etický kodex a podobně, by mohl vyvinit právnické osoby, a teď nemluvím o zaměstnancích, tam § 8 odst. 2 písmeno b) vlastně dává možnost vyvinit zaměstnance, ale už by se to rozšiřovalo i na statutární orgány nebo jiné osoby ve vedoucím postavení atd., tak jak vy jste doplnili ten § 8 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Takže rozšíření mimo zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení. Já tyto osoby ve svém ne ve svém, pardon, omlouvám se. Senát ve svém odůvodnění tyto osoby nazývá zkratkou vedoucí osoby. A jsme přesvědčeni, že skutečně toto ustanovení by mohlo znamenat zastavení trestního stíhání v nejzávažnějších ekonomických, resp. hospodářských či majetkových věcech, mám tím na mysli i mediální kauzy, nechci je tady zmiňovat, ale jde o zvlášť závažné zločiny poškození finančních zájmů Evropské unie, dotační podvody a jinou podobnou trestnou činnost. Nevycházím jenom ze své praxe a nevycházím i ze svého právního názoru, ale mám k dispozici stanovisko Unie státních zástupců, nebudu vám ho číst, pokud nechcete.